Například na minulé schůzi zaznělo, kdy a kolik kterých léků bylo dovezeno. Jak je možné, že ministr zdravotnictví neví, kolik a kdy jeho ministerstvo dojednalo a dovezlo, kdy to dovezlo, co dovezlo a tak dále?